To byl program, který podporoval a dával kompenzaci podle počtu zaměstnanců, 400 korun na den na zaměstnance. A pak další programy, o kterých jsem před chvíli mluvil. A teď se podívejme na Západ, geograficky i politicky. Pokud byl pokles tržeb mezi 40 a 50 %, stát hradil 40 % fixních nákladů. Tím pádem nebyl rozdíl, jestli jste v nájmu, nebo jste si například půjčil a platíte úroky, ať už z investičního, či hypotečního úvěru.

Bylo to na přímo nebo nepřímo zasažené společnosti a týden uzavření se rovnal příspěvku až do výše 75 % tržeb za listopad nebo prosinec 2019.

Pak měli v Rakousku program náhrady ztrát, kdy byla podmínka pokles tržeb nejméně o 30 % a náhrada byla ve výši 70, respektive 90 % vyměřovacího základu, to znamená náhrada ztráty.

To je takové shrnutí.

Proto vznikaly nové a nové programy, protože zcela oprávněně se ozvali podnikatelé, zaměstnavatelé z nějakého sektoru na nás jste, vládo, zapomněli. V okamžiku, kdy máte plošné programy pro skutečně postižené, pro ty, kteří měli skutečný, reálný pokles tržeb, neřešíte jednotlivé odvětví, na nikoho nezapomenete, existuje něco jako spravedlivá pomoc. Ne kdo si víc vyjednal, který svaz má lepší vztahy s vládou, ne podle toho, který ministr ve vládě má silnější politickou pozici, a proto si prosadí svůj program, lepší než kolega, který v té vládě tak silnou politickou pozici nemá.

My jako občanští demokraté to hodnotíme, že to byl dobrý program.

Sice ne v těch parametrech, jak jsme si mysleli my, ale ten kompromis jsme tady podpořili v dolní i v horní komoře.

Myslím, že to zafungovalo dobře.

Takže to bylo taky dobré rozhodnutí. Mnohem horší jsou ty sektorové programy. Já jsem vám citoval ty relativně malé částky.

Kopie smlouvy od zřízení bankovního účtu.

Každá firma u finančního úřadu eviduje účty, které používá k podnikání. Stát všechny informace má, přesto je pořád chce znova a znova podle mě je to úmysl, aby část žadatelů nakonec úspěšná nebyla. Pak vznikly úplně nové programy jako například OČR pro živnostníky. Už ten název je špatný. To vlastně nebylo na ošetřování člena rodiny, ale na to, aby mohli hlídat děti, kde byly zavřené školy.

Důvod je jednoduchý špatně zvolený software, neprovázaný, vysoká míra lidského faktoru, což samozřejmě zvyšuje riziko chyby.